Nemá zájem. Pan kolega Ivan Bartoš za veřejnou správu, toho tady nevidím, tak asi také nemá zájem. V tom případě otevírám rozpravu. Ptám se, kdo se do ní hlásí, protože žádnou písemnou přihlášku nemám.

Děkuji, už je to připraveno.